Tato vláda vládne způsobem, že vlastně nevládne. Máme tady zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a ta je dlouhým výčtem nesplněných vládních slibů, opomenutí a nezdarů. A tato vláda má ve svém čele premiéra, který čelí nejen trestnímu stíhání a kolosálnímu střetu zájmů, ale je i v podezření, že zneužívá své moci, aby se vyhnul spravedlivému procesu. A právo tady musí platit pro všechny. Budoucnost se nemá projídat, jak jsme toho bohužel svědky. Vláda má dobře vládnout a toto všechno je zde ohroženo. A my chceme od vlády slyšet odpovědi. Pokud tady padají otázky, chceme znát odpovědi.

Demokracie nepanuje, ale opravuje, i to jsou slova prvního prezidenta. A demokracie spočívá v mravnosti.

Bereme ji vážně, očekávají to od nás, tedy od celé Sněmovny, i všichni spoluobčané. V rámci dělby státní moci platí jasné vztahy, vláda exekutiva je odpovědná za své konání Sněmovně, která jí vyslovuje důvěru. Je tedy zcela logické, a doufám, že i pro vládní poslance nepřekvapivé, že Sněmovna a zvlášť opozice chce využít své pravomoci a klade vládě otázky, na které chce znát odpověď. Ne kvůli sobě, ne kvůli nám, ale kvůli veřejnosti, která má právo vědět, proč vláda koná, nebo proč vláda nekoná, proč vláda rozhoduje, nebo proč vláda nerozhoduje. Bohužel jedinou odpovědí na opakovaně kladené otázky směrem k vládě je mlčení, odmítání zařadit opakovaně body na program řádné schůze Poslanecké sněmovny. Pro nás je tento postup nepřijatelný.

Když tedy vláda odmítá komunikovat, je potřeba se ptát. Já bych byl velmi rád, kdyby tato vláda vzala naši výzvu vážně a půl dne se kompetentně bavila i s opozicí, aby se nebála vyslechnout kritické názory, aby pochopila, že nám jde o společnou věc.

Problémů, které pálí občany této země. Ano, bohužel tato vláda je odkladačem slibů.

Vzpomeňme si na spanilé jízdy pana premiéra po krajích a jeho paletu slibů komukoliv cokoliv. A výsledek? Vláda buďto jenom slibuje a neplní, anebo když se pokouší své sliby splnit aspoň trochu, činí tak na úkor veřejného zadlužování. Chtěli byste rozdávat, ale netušíte, kde na to vzít. Do toho se promítá i chaotické personální řízení, kde na postu ministra spravedlnosti má tato země již čtvrtého ministra za posledních devět měsíců. Skutečně toto může pomoci personální stabilitě tak důležitého rezortu, jako je rezort spravedlnosti? Skutečně to přináší vědomí právní jistoty v České republice? Skutečně to působí důvěryhodně vůči jednotlivým článkům justice? Čeká se na klíčové reformy. Já bych připomněl jednu za všechny exekuce, exekuční řád, zákon o státním zastupitelství a další.

Přitom se náš stát nachází, a to je potřeba také říci, v relativně velmi pozitivním období. Období hospodářského růstu se promítlo v pozitivních makroekonomických údajích státu souvisejících ať už s růstem hrubého domácího produktu, spotřebou domácností, poklesem nezaměstnanosti či poklesem podílu státního dluhu na HDP. Vysoká domácí spotřeba byla tažena růstem mezd a platů v soukromé i veřejné sféře i zvyšující se aktivitou veřejného sektoru. Odrazem toho bylo zvýšení příjmů státu, zejména těch daňových, včetně příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Za těmi výbornými makroekonomickými výsledky a výsledky státního rozpočtu se však již dlouhodobě skrývají systémové překážky, které budou ovlivňovat výsledky České republiky a její konkurenceschopnost do budoucna. A tady skutečně můžeme zalistovat ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, protože ten jasně a srozumitelně upozorňuje na to, že rostou běžné výdaje a dosud vázne uskutečňování strategických investic, realizace důležitých reforem, které jsou stále spíše obsaženy v koncepcích a někdy ve strategických dokumentech, namísto toho, aby tyto reformy byly skutečně představeny a skutečně realizovány. Je to logické. Jak by vláda v tomto stavu mohla něco podobného prosadit? Stačí se podívat na programy zasedání vlády. Lupou by bylo potřeba se podívat, abychom nalezli zásadní vládní předlohy.

K negativním faktorům patří také neefektivní způsob hospodaření státu a nízká výkonnost státní správy v některých oblastech. V roce 2018 na dlouhodobou neudržitelnost veřejných financí upozornila vládu také Národní rozpočtová rada, která za hlavní riziko považuje nesoulad mezi nastavením legislativy, budoucím demografickým vývojem a oddalováním důchodové reformy.

Stát především nevyužil období hospodářského růstu pro sestavení rozpočtu, který by byl alespoň vyrovnaný a zohledňoval principy hospodářského cyklu. Současně je vysoká závislost plnění státního rozpočtu na růstu ekonomiky a podceňování rizik růstu průběžných, respektive mandatorních výdajů státu. Sestavování rozpočtu je nadále postiženo nepřesností s převažujícím podceňováním příjmů, ale i neplněním výdajů. To se potvrdilo opět výraznými rozdíly mezi schváleným rozpočtem a skutečností.

V roce 2018 dosáhl rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností téměř 53 miliard korun.